glasovanje. To su ti amandmani, idemo na amandmane zastupnice Dalije Orešković. Amandman se ne prihvaća.

Zastupnice nema, pa ide i to na glasanje. Ne prihvaća se. Zakona o prvu na pristup informacijama u cijelosti smo uskladili sa zahtjevima direktive. Zastupnice nema, pa ide na glasovanje. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, njihov prvi amandman. Amandman se ne prihvaća. Navedenom se odredbom sukladno prijedlogu povjerenika za informiranje rok za odlučivanje o žalbi usklađuje sa općim rokom za rješavanje žalbe prema Zakonu o općem upravnom postupku koji je 60 dana. Postojeći rok od 30 dana u praksi se pokazao objektivno prekratkim osobito u slučajevima podnošenja velikog broja istovjetnih i istovremenih žalbi i tužbi od strane istog korisnika, te u slučajevima pribavljanja prvostupanjskog spisa od tijela javne vlasti za što je potrebno više od 30 dana. Dakle, mi smo tražili da ostane 30 dana iz jednostavnog razloga što živimo u vremenu u kojem su protok informacija nevjerojatno brz. Dakle svim subjektima za obavljanje njihove nadzorne, medijske, korektivne i istraživačke ili bilo koje slične funkcije potrebne su informacije što brže i što prije, pa se produžavanje tog roka naprosto nije dobro rješenje zato što u jednom momentu nakon 60 dana možda ta informacija koju će konačno dobiti više naprosto neće, neće imati svoj efekt, tako da zaista molimo da, da se još jednom promisli o tome da se taj članak zakona vrati na ono što je bio, a to da je rok za davanje informacija 30 dana, a ne 60. Hvala vam, ostajemo naravno kod amandmana i tražimo glasanje, hvala.

Hvala vam, da, ne vidimo nikakvog razloga da se ta interakcija između HS i povjerenika za informiranje ne proširi i na ovu mogućnost zato što kao nezavisno i nadzorno tijelo povjerenik za informiranje mora imati mogućnost kao i HS da se komunicira i traže izvješća i uopće imaju informacije u svakom mogućem obliku i zato i dalje mislimo da je takva mogućnost proširenje takve suradnje, a ovo što se ovdje predviđa je suženje takve suradnje, tako da evo naravno ostajemo kod svojeg amandmana i tražit ćemo glasanje, zahvaljujem. S ovim smo iscrpili raspravu o amandmanima.

Hvala lijepo potpredsjedniče. Ne znam ako možete reć, povrijeđen je Poslovnik jer di su amandmani o promjeni i izmjeni dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama? Predali smo amandmane, raspravljen je ovaj zakon, mi smo spremni ovdje koji smo predlagatelji izmjena, ne vidim niti jedan razlog zbog čega su najavljeni amandmani i sad ih nema, znači, a najavljeni su bili amandmani, evo mi čekamo, odjednom.

identifikacijska oznaka obveznika tog broja koju korisnici identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

Matični brojevi građana koji u određeni do dana prestanka važenja Zakona o matičnom broju, neće se brisati iz postojećih evidencija te će se moći koristiti za povezivanje i razmjenu podataka u onim slučajevima kada je povezivanje podataka, kad se ono neće moći izvršiti korištenjem OIB-a međutim ne kao osnovna i stalna identifikacijska oznaka građana nego kao kontrolni mehanizam. Evo, poštovane zastupnice i zastupnici držimo da su ovo dovoljni, utemeljeni razlozi da se donese ovaj zakon odnosno da prestane važenje Zakona o matičnom broju građana. Imali smo ga u našem sustavu ukupno 40 godina, 10 godina u bivšoj državi, evo 30 godina u ovoj državi, ali nakon punog stupanja na snagu OIB-a povezivanju brojnih evidencija koje se na njemu zasnivaju Vlada RH drži da za ovim zakonom više nema potrebe i stoga predlaže usvajanje ovog zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju. Hvala vam lijepa na pozornosti. Prva je poštovani zastupnik Ivan Kirin. Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče, od 1976. godine dakle počinje se uvoditi JMBG dakle identifikacijski brojevi jedni i drugi i došli smo do OIB-a 2009. godine. Svi hrvatski državljani dakle svi koji imaju hrvatsko državljanstvo imaju OIB. Dakle, da li postoji rješenje, da li se razmišljalo o tome da oni građani Hrvatske koji su nekakve druge nacionalnosti ili žive negdje drugdje imaju hrvatske dokumente, imaju hrvatski OIB i bave se u Europi svim i svačim, uglavnom kriminalom. Da li im se može oduzeti državljanstvo, oduzeti naravno i time i OIB ili recimo u prošlo vrijeme se govorilo izopačenju? Poštovani zastupnik Erik Fabijanić. Uz riziko opomene htio bih samo ispraviti gospodina Kirina u izlaganju jer OIB je vezan za bilo koju fizičku osobu koja sudjeluje u platnom prometu sa RH, dakle nije vezana za državljanstvo, evo. Dobro, vi ste to iskoristili kao repliku, pa kako ste sami rekli dobivate opomenu. Izvolite odgovoriti državni tajniče. Hvala lijepa. Dakle, hrvatskom državljanu prilikom rođenja u pravilu dakle malom djetetu, ali isto tako strancu koji je stekao hrvatsko državljanstvo u času njegovog dakle stjecanja državljanstva, pravomoćnosti tog rješenja dodjeljuje se i OIB i on se upisuje i u knjige državljana i u matične knjige ali i u OIB sustav. OIB imaju rekao sam uvodno i pravne osobe ali i fizičke osobe koji su stranci koji imaju legalan boravak u RH, dakle privremeni boravak, dozvolu za boravak i rad ili stalni boravak, ali isto tako i strani državljani koji u Hrvatskoj, nešto slično što je gospodin Fabijanić rekao koji sklapaju određene poslove koji u Hrvatskoj dolaze.

Poštovani državni tajniče, dakle 2009. godine Zakon o osobnom identifikacijskom broju. 12-13 godina je prošlo. U nekim državnim tijelima imamo sistemske brojeve, OIB-e, matični broj građana, dakle po 3 osnova možete identificirati osobu. Iako znamo da iz matičnog broja građana imamo i neke podatke koji možda i nisu u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka tipa datum rođenja, godina rođenja itd. Isto tako prilikom popunjavanja obrazaca za javno okupljanje ne traži se podatak OIB o osobama nego matični broj građana.

Poštovani gospodine zastupniče, izričito naglašavam neće biti brisanja matičnog broja građana u evidencijama gdje se on već nalazi i služit će više kao dakle nekakvi kontrolni broj, kao rezervni broj ako se neki podatak ne može dobiti na temelju OIB-a. Postoji vjerojatno i neki zakoni gdje se još taj broj navodi koji su donijeti prije donošenja Zakona o OIB-u kao potrebni za davanje nekih podataka. To se će se postupno uskladiti odnosno ubuduće će se po tim posebnim zakonima tražiti OIB ne matični broj građana. Ovo duže vrijeme je bilo potrebno jer mnoga tijela koja imaju javne ovlasti su, još uvijek nisu bila potpuno spremna.

Više građani ne znaju koliko imaju brojeva. Imamo znači, nema službe koja nema svoj broj. Od broja osiguranika, broja ovog, broja onog, tako da ovaj zakon koji mi donosimo u provedbi u biti ne ostaje samo znači ovaj OIB nego će ostati brojni drugi brojevi, tako da ne bi zavaravali narod. Recimo za broj osiguranika vi morate imati drugi broj. Međutim, da bi ovo bilo primjenjivo onda bi tribao biti OIB onaj broj koji će biti uvezan u cijelom sustavu. Međutim, ja ne znam koliko će još godina proći da građani nemaju desetine, 15, 20, 30 ili 40 brojeva po raznim ovaj, raznim osnovama. Tako da temeljno iz ovoga zakona uopće ne mogu razumiti koliko će ovo javnih tijela ovaj broj koristiti i koliko će se tih drugih ne samo JMBG nego i drugih osnova brojeva koji imaju naši građani jer i građani sami ne znaju koliko imaju brojeva. Evo cijenjeni zastupniče, točno je da imaju neke tijela s javnim ovlastima koriste i još neke brojeve, kao što ste spomenuli broj osiguranika i sl. međutim OIB je ušao u svoju punu primjenu i za time više ne postoji potreba, sve se može odrediti i pratiti putem OIB-a. Međutim, imam određenih situacija da je recimo neka osoba preminula prije stupanja na snagu Zakona o OIB-u, a recimo na temelju nje članovi obitelji, posebno se to odnosi na stradalnike Domovinskog rata, ali i druge osobe, članovi obitelji koriste mirovine ili neka prava i zbog toga je potrebno da se ovaj broj ne briše u postojećim evidencijama, ali se neće više dodjeljivati novim pravnim i fizičkim osobama. S tim smo iscrpili replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu, prvi prijavljeni je u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovani zastupnik Erik Fabijanić. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavniku predlagatelja, cijenjeni kolege zastupnici. Klub Socijaldemokrata će podržat ukidanje MB-a građana i iskoristit ću dakle ovo prvo čitanje samo da upozorim na onaj dio odredbi koje su vezene za stupanje na snagu samog zakona. Naime, u ovom tekstu kakav je predložen predviđeno je da taj zakon stupi na snagu tjedan dana od dana objave, međutim ako mi pogledamo koliko obrazaca u RH traže MB građana kojeg se mnogi građani nažalost više ni ne sjećaju pa traže po starim vozačkama, starim zdravstvenim iskaznicama itd., ja znam da dosta institucija čak i prešutno tolerira da u obrascu MB nije ispunjen, ali je on nažalost još uvijek predviđen, što je i normalno barem dok ne ukinemo taj propis. Pitanje je da li se ti sustavi koji nisu samo državni nego i lokalni, ali i ono što je dio privatnog biznisa može na vrijeme prilagoditi u roku od tjedan dana? Ja osobno smatram da ne može.

Ja nisam pravnik, ali tako da sam ja da li je dovoljno zadržati ove obrasce i samo reći bilo kojoj od ovih institucija da mogu zadržati stare obrasce da ne treba samo se neće taj dio ispunjavat i to je prihvatljivo, a da ne kažem da imamo tiskanice i druge informacije vezano za matični broj građana koji imaju sve naše javne institucije i koje se nalaze i na njihovim portalima i to treba prilagoditi.

Tako da sada apeliram na predlagatelja da produži te rokove po nekoj procjeni sada meni je to teško reći zato što ne znam koliko sustav državne uprave funkcionira, ali činjenica je da u roku od tjedan dana sumnjam da možemo staviti novi pravilnik vezano za pojedine obrasce, objaviti te tiskanice, a nakon toga i u roku od tjedan dana da to može biti napravljeno.

Poštovani. Evo ja bi se sa kolegom Erikom složio u ovome dijelu da jednostavno zahtjevi u brojnim postupcima, bilo na svim razinama, u svim tijelima koja imaju javnu ovlast jednostavno imamo brojeva i ne znamo koliko imamo. Tako da i ja nije mi jasno na koji način bi upozorio na kako i u kojemu vremenskom periodu mi možemo da stupi ovaj zakon na primjenu jer jednostavno brojni naši građani koji će morati davati zahtjeve zbog žurnosti i hitnosti oni će morati imat određene stare podatke tako da ne znam kako ovaj uopće ovaj sustav prilagoditi i na koji način poglavito ljudi koji ne prate i ljudi na, u ruralnim područjima koji još manje prate, još teže im je, manja im je pristupačnost javno, javnim tijelima sa kojima imaju ovlasti, tako da uopće ne znam na koji način će ovo profunkcionirati, opet ponavljam u nerazvijenim područjima, kako će ona baka sa Svilaje, Dinare, ne znam iz Gorskog kotara koja je udaljena od središta uopće doći do toga, a kad dođe vrlo teško joj je dostupno da dođe do tog tijela fizički jer je udaljena, promet nije organiziran najbolje, na koji način će oni neku žurnu situaciju kroz zahtjev ovaj odraditi jer će ih vratiti, službenik će reći vi se vratite, morate imat ovo i tako će se gubiti dani i dani. Tako da ta prilagodba je vrlo bitna oni će morati i trajat će duže, vjerojatno sama ova primjena zakona će odgoditi u biti same odredbe ovoga zakona i ove izmjene tj. ovo brisanje matičnoga broja i naravno ja bi ovdje napomenuo da kad se govori o tim brojnim brojevima da moramo imati punu kesu uza se, vrećicu ovih starih iskaznica, starih brojeva, tako da ja sam se evo spomenuo broj osiguranika i nije uopće povezan sa OIB-om, tako da imamo brojne te probleme i ne znam na koji način to ubrzati. Mi kao stvaramo preduvjete već godinama 2009. čini mi se da je krenuo taj postupak, međutim to jednostavno ne funkcionira i onako često imam taj nekakav problem koji vidim kaže da je OIB zaštićen, niko ne zna, ne smije, mislim taj OIB je tolko vidljiv, kad potpisivate ne znam običnu peticiju znači nevezanu peticiju al neku ne znam stavljate svoj OIB, tako da i ta tajnost tih podataka, tih brojeva u biti je onaj pod upitnikom, recimo kad meni netko kaže od informiranja ovaj za informaciju, pravo na informaciju onda traže recimo 5 tisuća stranica, sve izvode traže, onda triba sve OIB-e izbrisat. To je jedan kompleksan posao u nas, tako da moramo na tome još više poraditi. Međutim, ja bi ovdje samo rekao da nažalost će biti sve manje OIB-a, sve manje brojeva, tako da će se računala oladiti jer ako država hitno ne intervenira po pitanju poglavito na razini područja poglavito u ovoj krizi tako da neće biti baš zamorno jel će ljudi nastaviti nažalost iseljavati tako da isključivo i samo gledati ljude kroz brojke, a brojevi su evo jednostavno ono o čemu raspravljamo, imat ćemo probleme, pad broja stanovnika, pad ne znam statističke pokazatelje, al vidimo da je sve manje i manje naših ljudi na tim područjima gdje starije stanovništvo. Stoga još jednom ja bi samo kratko upozorio da ovaj zakon ovom primjenom od 7 dana stupanja na snagu kad izglasamo u biti neće se ništa dogodit i sad ne znam sam šta bi reka jel bolje da se nešto dogodi il da se ne dogodi, ako se dogodi naši građani koji imaju određena prava i obaveze ispunjajući određene zahtjeve dal će imati taj broj il neće imati taj broj uza se, poglavito opet ponavljam na teže dostupnim područjima, nerazvijenim područjima gdje je teže doći do javnopravnih tijela gdje su udaljenost županijska središta, lokalne samouprave tako da ne znam sam na koji, ne znam, ne znam što bi vam rekao ova primjena, al ovaj zakon sam po sebi nikakve, ništa neće promijeniti, a obrasci ako promijenimo da je neke brojeve brišemo bit će problem i sustavima koji postoje, informacijskim sustavima, a problem će biti i našim građanima jer će odužiti njihove zahtjeve koje imaju pravo da ostvare, a ponekad će možda i izgubiti određena prava, izgubiti jel neće imati sve na, u tom trenutku. Stoga još jednom ja mislim da u državi što se tiče javne uprave moramo urediti puno bolje poglavito teritorijalno istu dostupnost svim građanima, 2/

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Zapravo davno je došlo vrijeme da jedinstveni matični broj građana otiđe u povijest. Prije svega zato što je on sadržavao osobne podatke poput datuma rođenja, područja rođenja i spola čime je bio i podložan zlouporabi i upravo za zbog toga 2010. godine zamijenjen OIB-om. OIB se sastoji od 11 znamenki koje su određene slučajnim odabirom. Također OIB je stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnog identifikacijskoj broja koji se primjenjuje i koristi u službenim evidencijama, svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Stoga je jasno da upravo zbog toga potreba za određivanjem matičnog broja prestaje. Ovdje smo od prethodnih kolega čuli što će se našim sugrađanima promijeniti od trenutka usvajanja ovog zakona. Neće im se puno promijeniti upravo iz razloga što je OIB u velikoj primjeni, zapravo u stalnoj primjeni još od 2010. godine, ali će im se olakšati, olakšat će im se da se više neće tražiti još dodatni broj, a to je matični broj građana. I uistinu je istina da još uvijek postoji traženje različitih institucija za predočenje matičnog broja. Isto kao što je istina da više identifikacijskih brojeva stvaraju zbrku kod naših građana kao što sam prethodno i rekao. Upravo iz tog razloga čvrstog smo stajališta kako treba promijeniti odnosno ukinuti potrebu za matičnim brojem građana i ne vidim problem u primjeni 7 dana nakon što zakon stupi na snagu. Ne vidim problem zato što imamo vrlo aktivnu i raširenu uporabu osobnog identifikacijskog broja i upravo iz tog razloga ćemo samo smanjiti neke administrativne procedure i jednostavno ćemo ukinuti nešto što se vremenom pokazalo kako više isto nije potrebno. Još želim istaknuti svakako kako je naravno OIB u potpunosti u skladu sa zakonom o GDPR-u, a što matični broj građana nije jer otkriva one osnovne podatke svakog građanina. I to je još jedan dodatni razlog zašto treba ovaj zakon usvojiti i čim prije ga staviti u primjenu i ponavljam nema nikakvog razloga da on ne bi stupio na snagu 7 dana od izglasavanja u Hrvatskom saboru.

Kako je 2000. i kako pište u zakonu '10. donesen odnosno 2009. je stupio na snagu Zakon o osobnom identifikacijskom broju trebalo nam je 13 godina da JMBG pošaljemo u povijest. Ovaj zakon je, pa 13 godina, ovaj zakon je jedan od onih zakona koje je dobro za popunit petak ujutro u Hrvatskom saboru. Zakon oko kojeg se svi slažemo i smatramo da treba biti donesen i sad možemo pisati, možemo raspravljati o tome jel mogao biti donesen prije, jel mogao biti donesen kasnije, ali u osnovi to je to. Možda bi bilo dobro da u saborskoj proceduri ovaj zakon ima broj P.Z. i onda da mu se da P.Z. po pravilima kako se daje jedinstveni matični, jedinstveni matični broj građana pa da tako na simboličan način to bude zadnji koji će dobiti JMBG. Također u javnoj raspravi koja je bila relativno kratka odnosno relativno štura je jedna građanka upozorila da u nekim zakonima je ostalo da se traži jedinstveni matični broj građana. Možda ne bi bilo loše dodati još jedan članak i prijelaznu odredbu da se stupanjem na snagu ovog zakona odnosno prestankom važenja zakona o JMBG-u u svim drugim propisima u kojima se negdje traži jedinstveni matični broj građana u podzakonskim aktima ili u općim aktima nekih javnih ili privatnih institucija da se to, da će se smatrati da se traži OIB.

A inače, bez obzira na relativno precizne zakonske propise o tome primjerice kojom javnom ispravnom se može utvrditi identitet, mnoga tijela ili barem mnoge javne institucije i dalje vam traže osobnu iskaznicu. Na moje pitanje zašto, kažu pa da utvrdimo identitet, a onda ja kažem ali identitet se može utvrditi vozačkom dozvolom, čak i otočnom iskaznicom piše u zakonu, putovnicom to isto piše u zakonu. Čak štoviše jedini je Zakon o osobnoj iskaznici čini mi se takav da je osobna iskaznica sada zbog pandemije ostala važiti i nakon isteka onoga roka koji piše na osobnoj iskaznici. Također, uvijek se postavljalo pitanje npr. zašto institucije traže rodni list ne stariji od 6 mjeseci kao da su se podaci promijenili u međuvremenu. Tako će vjerojatno još neko vrijeme biti i sa jedinstvenim matičnim brojem građana odnosno matičnim brojem građana i OIB-om.

JMBG odnosno OIB odnosno sve ono što je jedinstveni identifikator ili primarni ključ baze podataka kako se to prije 30 godina u školi kako smo učili je dakle u pravilu onaj podatak koji je isti ili glavni u svim bazama podataka u građana, prema tome sva povezivanja baza podataka se u pravilu rade preko jednog takvog podatka i to je OIB.

I kako smo najavili idemo sa: - Iznošenjem stajališta Prvi prijavljeni je u ime Klub zastupnika IDS-a poštovani Marin Lerotić.

Kolegice i kolege. Prije gotovo dva mjeseca za ovom govornicom govorio sam o još uvijek aktualnom, a to znači neriješenom problemu hitne medicinske pomoći odnosno djelatnicima iste koji traže da im se omogući pravo na beneficirani radni staž, širenje mreže hitne službe, osnivanje radne skupine za izradu plana specijalizacije T2 tima i pridruživanje sanitetskog prijevoza i psihološku pomoć. Naime, hitna medicinska pomoć jedina je žurna služba u Hrvatskoj koja nema beneficirani radni staž unatoč nezamislivom stresnom poslu u iznimno zahtjevnim radnim uvjetima. Oni su svakog ponedjeljaka točno u podne palili sirene iz vozila hitne pomoći kao znak da se čuju njihovi vapaji i molba da im se ispuni ono što zaslužuju, osim toga objavljivali su slike iz vozila hitne medicinske pomoći kako bi ukazali na stres i uvjete u kojima svakodnevno rade. Zaista puno govori o zemlji u kojoj živimo kada država sama ne može uvidjeti da jedna takva žurna služba, ponavljam ujedno i jedina, što je teško i pojmiti nema beneficirani radni staž, kao i to da jedini način da se ukaže i razbudi ministarstvo prosvjed svakog ponedjeljaka s kulminacijom prosvjeda u Zagrebu upravo ovdje na Trgu sv. Marka 14. travnja. Ono što je možda u svakoj drugoj uređenoj zemlji neshvatljivo i nezamislivo nažalost u Hrvatskoj je to realnost. I ono što se već tada dalo naslutiti jest da će ministar zdravstva zajedno sa svojim timom i ravnateljicom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu pozvati predstavnike Hitne medicinske pomoći i pokušati smiriti situaciju. Ono što se nije dalo naslutiti jest da će predstavnici hitne u živo 194 i Hrvatskog sindikata medicine predati svoj prijedlog zakona stručnim službama. Da, dobro ste čuli, predstavnici hitne u živo i Hrvatskog sindikata medicine obavili su posao koje je trebalo obaviti Ministarstvo zdravstva. Sve stresne situacije s kojima se svakodnevno susreću od teških prometnih nesreća, reanimacija, različitih po život opasnih ozljeda, infarkta, moždanih udara, dakle situacija gdje je svaka sekunda ključna, svaki njihov radni dan je nepredvidiv, dinamičan i doslovno moraju dati 100% od sebe ne samo fizički nego i mentalno jer kao što sami znamo u situacijama kada nekome treba hitna medicinska pomoć svaka sekunda je ključna. I upravo iz tih teških životnih situacija treba im osigurati psihološku pomoć koju ti djelatnici traže i sami jer kao što kažu nemaju s kim podijeliti ono što svakodnevno proživljavaju jer nakon svake intervencije dolazi ona sljedeća potencijalno još teža i još gora. Dakle, njihov posao svodi se da iz stresa ulaze u još veći stres. Djelatnici hitne medicinske pomoći zaslužuju svoj zakon koji će im osigurati sve ono što im je potrebno. Ti isti djelatnici zaslužuju i javnu i iskrenu podršku ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitinu medicinu. I uz sve nabrojano oni su napisali i prijedlog zakona koji je prošao pregled od strane Pravne službe Ministarstva te je zaključeno da je potrebno prikupiti još neke određene analitičke podatke koji su potrebni kako bi zakon bio još kvalitetniji. To je dokaz da se može i da nije potrebno inzistirati na elaboratu koje je treba napraviti svaka županija, iako to neke jesu i koji nije bio potreban niti jednoj drugoj žurnoj službi koja ima pravo na beneficirani radni staž. Kao što sam već rekao prije dva mjeseca ponovit ću opet, da klub IDS-a snažno podržava borbu djelatnika Hitne medicinske pomoći i ovim putem apeliramo na Ministarstvo zdravstva da do kraja ove godine zakon dođe u sabor na raspravu kako bi od 1. siječnja sljedeće godine stupilo na snagu sve ono za što se naši medicinari bore i za sve ono što naši medicinari zaslužuju. Vremena više nema jer predugo čekaju.

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Dobar dan svima, kolegice i kolege, hrvatska javnosti, petak je pa da opet malo projurimo kroz tjedan. U Staroj Vlaškoj i novopečenoj pješačkoj zoni u centru Zagreba nepoznati je umjetnik danima farbao i farbao, vidio sam ga nekoliko puta, bojom u spreju i komadom kartona uljepšavao je tenkovske prepreke od pazite recikliranog betona čak je i pokojom kapljicom boje nacrtao i nekoliko plavih gusjenica na ispucalom i višebojnom asfaltu. Bješe li to smjela intervencija anonimnog artista, možda je u Zagrebu gostovao legendarni grafiter Banksy ili je ipak sve organizirao naš gradonačelnik povodom proslave prve godine njegove impresivne vladavine glavnim gradom Hrvatske. Pitanje je ako je sve to bilo pod okriljem grada je li raspisan natječaj, kako je taj natječaj izgledao, tko je na njemu pobijedio, je li plaćeno, kako je i kojim sredstvima plaćeno pitanja su koja ćemo postaviti u danima koji dolaze. No, bojim se da će to pitanje vjerojatno ostati bez odgovora kao što će i Zagrepčanima na vječnu uspomenu ostati Stara Vlaška kao simbol nesposobnosti i jednostavno rečeno neznanja. U drugoj točci dnevnog reda odlučio sam se baviti poezijom i posvetiti ju jednom zastupniku u Hrvatskom saboru koji pred očima javnosti i svih nas ovdje proživljava pravu i zapanjujuću katarzu, evidentni bljesak evidencije i ekstatičnu epifaniju. Viče na svoje bivše kolege da ih može biti sram. Njemu ću posvetiti nekoliko stihova iz pjesme Silvija Strahimira Kranjčevića. Zato ste tako legnuli meko, zato vam danas starost prolazi kao u loju, u kut iz kuta kako vam reknu, al se zato ne pruža vaša šapa badava. Eto što znači biti psetancem odlična gazde, najlakše k cilju podvita repa. Pretpostavljam da će se uvaženi zastupnik sam prepoznati, ako se ne prepozna srest ću ga ja negdje na hodniku pa ću podsjetiti. Bitno ozbiljnija tema jest činjenica da je na Graničnom prijelazu Tovarnik u pokušaju ulaska u Hrvatsku odnosno pri ulasku u Hrvatsku i podizanju hrvatske mirovine uhićen bivši potpukovnik KOS-a, Kontraobavještajne službe izvjesni Vojislav Medić. Vojislav Medić potpuno je dokazano, a evo imamo ovdje i kolegu Mlinarića, a njegov su žalac osjetili i mnogi drugi hrvatski branitelji i zna se što je radio u logoru u Sremskoj Mitrovici, mučio, istraživao, isljeđivao i maltretirao hrvatske borce koji su branili svoju domovinu. Još ćemo jednom dakle ovdje postaviti pitanje odnosno prvo postaviti tezu. Taj čovjek ima hrvatsku mirovinu. Procesuirajte malo još neko vrijeme ovu informaciju. Taj čovjek ima hrvatsku mirovinu. Hoćemo li jednom stvarno zauvijek nekim stvarima reći, e pa sad je stvarno bilo dosta. Što se tiče Zakona o prometu o kojem evo danas ovdje nismo stigli obrazložiti svoje amandmane očigledno će vladajući sa njime pričekati još neko vrijeme, podsjećamo još jednom na strašnu činjenicu odgovornosti liječnika obiteljske medicine unutar cijelog ovog sustava i naravno očekujemo i plašimo se možebitnog bijelog štrajka kompletnog sustava obiteljske medicine jer ne vidim apsolutno niti jedan razlog nakon što pričekamo famozni pravilnik iz ministarstva da liječnici obiteljske medicine apsolutno sve svoje pacijente iste sekunde prijave u sustav MUP-a tražeći da im se na određeno vrijeme suspendira vozačka dozvola. Eto, živi bili pa vidjeli. E sad za kraj tjedna da bi imali o čemu razmišljati tijekom vikenda ostavljam vam jednu istinsku ružicu ljepote. Naime, naši vladajući HDZ otkrili su ljepotu svih ali ama baš svih zajednica. Tko je malo bacio oko na njihov program mogao je vidjeti jednu vrlo zanimljivu tezu. Unutra piše, citiram, poštujemo sve zajednice obiteljskog života koje se temelje na međusobnoj ljubavi i brizi“, da ne idem dalje, očigledno vladajući su odlučili novim programom priznati obitelj kao obitelj bez obzira je li ta obitelj nastala u braku u izvanbračnoj zajednici ili u životnom partnerstvu. Dakle, ako negdje vidite dvoje veselih istospolnih ljudi koji se drže za ruku od danas je i moguće da su članovi HDZ-a.

ugostiteljskim objektima te priređivati igre na sreću samo u za njih specijaliziranim prostorima, uvesti centralizirani model registriranja za igre na sreću putem kartica i postrožiti standarde oglašavanja s obzirom na adiktivni potencijal igre, s obzirom na vrste poruka koje su dozvoljene kao mjesto i vrijeme oglašavanja. Implementiranjem društveno odgovornog pristupa i kvalitetnim reguliranjem igara na sreću stvaraju se okolnosti u kojima se građani odnosno igrači imaju mogućnost sudjelovanja u igrama na sreću, ali uz osigurane mehanizme zaštite, a priređivači ostvariti svoje komercijalne ciljeve. Jedino je takvim pristupom moguće umanjiti potencijalne štetne posljedice te dugoročno povoljno utjecati na prihode države budući da bi se smanjili i izdaci širokog spektra troškova povezanih s problemima ovisnosti o kockanju koji posredno opterećuju državni proračun. Hrvatska bi kao zemlja članica EU trebala slijediti europske dokumente i smjernice koje reguliraju oglašavanje kockanja. Jedan od temeljnih dokumenata su preporuke Komisije o načelima za zaštitu potrošača igrača internetskih igara na sreću te sprečavanje maloljetnika u igranju internetskih igara proizišle iz dokumenta Europske komisije pod nazivom „Prema sveobuhvatnom europskom okviru za on line kockanje“, u tom svjetlu treba podržati i ovaj pravilnik koji donosi Agencija za elektroničke medije jer uostalom Hrvatska će kao i ostale zemlje regije biti eksperimentalno polje u kojem će se gledati koliko se maksimalno može napregnuti naše hrvatsko društvo u posve loše reguliranom pitanju priređivanja igara na sreću.

Idemo sada na glasovanje, prva točka je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, drugo čitanje, P.Z. br. 249, predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli zastupnica Katarina Peović i zastupnica Dalija Orešković. Izjašnjavanje o amandmanima proveli smo ranije na sjednici pa ćemo prvo glasovati o amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća, ali imamo dvije za sada dva zahtjeva za stankom. Izvolite.

Ne znam da li ste pratili medije naš je premijer danas objavio da je on i da je HDZ za socijalno tržišno gospodarstvo. Mislim da tu treba zapljeskati. Ali ono što je ovdje bitno reći socijalno tržišno gospodarstvo nije tržišni socijalizam ako bi neko mogao to možda prevesti u neke druge termine, ali svakako je gospodarstvo koje brine o svojim građanima. E pa sad ovaj Zakon o strukovnom obrazovanju vam pokazuje kolegice i kolege kako to baš i nije tako. Znači ovdje se od srednje škole djecu uči da mi nismo baš ni u kakvoj socijalnoj državi nego da trebaju raditi puno više radnih sati za puno manje plaće i to je ona poruka koju smo dobili jučer kada je procurilo neke informacije o novom Zakonu o radu ni manje ni više nego novi Zakon o radu predviđa da se radnike plati 30% manje u izvanrednim situacijama. To su vam situacije epidemije, potresa, poplave znači čovjek kuću će izgubit u potresu, ali nije to najveći problem, morat će gledati kako da prehrani svoju obitelj jer minimalna plaća niti 25% troškova života ne pokriva i sad će mu još uzet 30% plaće. E zato ovaj tu zakon nam govori da srednjoškolcima se upućuje da se njihove kvalifikacije trebaju usuglasiti sa famoznim tržištem rada bez ikakve analize tog tržišta rada. Sve je puno glorifikacije tržišta i kvalifikacija, a istovremeno se povjerenstvo za kvalitetu srednjoškolskog obrazovanja [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] strukovnog desetkuje. Kolega Daus, izvolite. Tražim stanku od 10 minuta u ime Klub zastupnika IDS-a da se dodatno konzultiramo i ponovno ukažemo na jedan problem za kojeg u IDS-u smatramo da je konstantan već neko vrijeme, a to je diskriminacija građana RH na osnovu teritorijalne pripadnosti, a nije pozitivna. I ovdje se to događa s učenicima što nas posebno brine jer se i ovaj zakon poziva na mjeru 2.2 gdje se osiguravaju potpore polaznicima sustava stipendiranja za deficitarna zanimanja, osobito u slabije razvijenim krajevima. Mi jesmo za to da se pomogne onima slabijeg imovinskog statusa bez obzira odakle jesu, to je onda pozitivna diskriminacija i ljudima treba pomoći jer ima genijalaca bez obzira na kućni budžet i njima treba pomoć. A zaustavimo više proces odlučivanja dobivanja potpora kroz teritorijalnu pripadnost i indeks razvijenosti. To nam se događa s komunalnom infrastrukturom, to nam se događa sa eu projektima u raznim sferama i komunalne i društvene infrastrukture, ali nemojmo to još činiti i sa samim učenicima. I ova stanka je odobrena, ali ćemo sukladno čl. 293.b nastaviti s radom, pa idemo sa amandmanima. Imamo tri amandmana poštovane kolegice Peović i jedan amandman poštovane kolegice Orešković nijedan od njih vlada ne prihvaća, tako da moramo glasovati.

Nije dobio potreban broj glasova.

Nije dobio potreban broj glasova.

Nije dobio potreban broj glasova. I jedan amandman zastupnice Orešković, molim glasujmo.

Nije dobio potreban broj glasova. Stoga prelazimo sada na glasovanje o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju.

Naime, jer svima nama su ostala brojna sjećanja na afere što se tiče državnih robnih zaliha, posebice 2010. g. kada je nekoliko desetaka tisuća tona žitarica i uljarica nestalo iz đakovačkih silosa u vlasništvu državnih robnih zaliha. Danas nam tvrde da nedostaje niti jedna kilogram, da je u zadnjoj reviziji sve pod kontrolom i da su sve prehrambeni proizvodi na svom mjestu. Međutim, zabrinjava da u doba najveće ekonomske krize, doba velike neizvjesnosti, trenutno imamo svega 67 popunjenosti svih skladišta državnih robnih zaliha. Naime, žetva je, će doći vrlo brzo, zima će doći vrlo brzo. I Hrvati i građani RH moraju sigurno i mirno spavati i biti uvjereni da će biti dovoljno prehrambenih proizvoda u državnim robnim zalihama. Minimalno što treba biti popunjenost je trenutno bar 90% te ovim putem apeliram da se trgnu i da napokon popune sva ta skladišta kako bi naši građani mirno mogli dočekati zimu, ali isto tako, još jedanput apeliram da su nažalost brojni proizvodi nabavljani po drastično visokim cijenama jer nisu reagirali na vrijeme pa se tako litra ulja nabavljala po cijeni od čak 16 kuna, kilogram tjestenine po čak cijeni od 12 kuna i tu su otišli na stotine tisuća i milijuna kuna, nepotrebno da se reagiralo kada su cijene ovih proizvoda bile drastično niže. Hrvatska Vlada nije na vrijeme reagirala što se tiče robnih rezervi i naravno, što se tiče samodostatnosti prehrambenih proizvoda, poglavito u ovim krizama. U korona krizi svega se događalo, tako da je se nabavljalo od jednog proizvođača bez javne nabave, tako da imamo ovu litru ulja, a 40, a 4 milijuna litara je nabavljeno, ova litra ulja je za robne rezerve 16 kuna, skuplje nego u trgovini. Skuplje nego u trgovini, govorimo o 4 milijuna litara ulja i zbog toga još jednom pozivam sve da se uozbilje, da u ovome trenutku su ugroženi svi i ovo jaje koje sam prije nekoliko mjeseci donio. Ono je toliko veliko i bitno našim obiteljima, u ovome trenutku prijeti gašenje svih farmi koje proizvode jaja u RH. I nije to neki velik broj, a i je, 2 milijuna jaja godišnje. Nitko ništa ne poduzima nego žitarice koje dajemo mi poticaje, izvozimo vanka i da 5 puta skuplje taj proizvod koji je odrađen i prodat našim proizvođačima jaja, gdje je dobit otišla strancima. A daje hrvatska država poticaje. Gospodo iz HDZ-a i SDSS-a, ova jaja više neće se proizvoditi u Hrvatskoj i neće biti kunu i po i dvi i nije ovo terorizam, ne bojte se, ovo jaje je vrlo bitan prehrambeni proizvod svakom našem građaninu, djetetu prije škole jer svako jaje organizmu snagu daje. Tako se nemojte smijati nego ste ugrozili nacionalne interese preko uvoznih lobija koji naše proizvode i žitarice šalju vani, a naše robe rezerve u ovome trenutku su upitne i čekamo zimu

Dakle tih performansa smo se nagledali, neumjesni su i neprimjereni su, ja vas lijepo molim da ga opomenete. Morat ću vas opomenuti jer kolega Bulj je imao živopisno izlaganje, ali nije povrijedio Poslovnik, a vi ste ga povrijedili pa moram vama dati opomenu. ... [[Upadica se ne čuje.]] ali možda ću sada dati opomenu kolegi Bulju, izvolite. Kolega Bujević je povrijedila čl. 238, inače ona je bila simpatična kod onih izjava tako da mi je teško dati ovu povredu Poslovnika kad je rekla da ne trebaju maske, da nisu potrebne maske, vidimo i sad, ne nosite masku, isto je korona tu jer prva granata kad je pala, kad je Putin ispalio, tada je korona krepala.

Povrijedili ste Poslovnik, dobivate i vi opomenu. Kolegice Selak Raspudić, izvolite. Čl. 238, omalovažavanje saborskih zastupnika. Jedini performans koji mi godinama gledamo kada govorimo o robnim zalihama je performans da imamo za većinu namirnica, a tri sigurno, mesne konzerve, tjesteninu i sir po samo jednog ponuditelja. Tako da ako ćemo govoriti o performansu, onda možemo govoriti jedino o performansu bahatosti i samodostatnosti ove Vlade koja onemogućava normalne javne nabave. Isto tako, ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika i dobivate opomenu kolegice. I na kraju još jedna povreda Poslovnika, kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je čl. 238, kolegica kaže da kolega Bulj vrijeđa hrvatske građane s tim što je upozorio na činjenicu da se robnim rezervama ne upravlja na adekvatan način, da se po ekstremno visokim cijenama nabavljaju proizvodi dok je ulje bilo puno jeftinije, sada kolega Bulj ovaj, košta i u trgovinama čak i više od te cijene i to vrijeđa kolegicu Bujević, [[Upadica: Hvala kolega.]] a ne vrijeđa je ova situacija [[Upadica: Kolega Grmoja, hvala vam.]] koja je neizdrživa za hrvatske [[Upadica: Kolega Grmoja, hvala vam lijepo.]] građane. Dobivate opomenu. I vi ste isto tako replicirali. Idemo dalje. Hvala lijepo. U ime kluba Socijaldemokrata tražim stanku kako bi ukazali na nekoliko stvari. Prije svega kolegice i kolege ja vas pozivam da glasate za zaključak o skidanju tajnosti. Zašto? Lokacije na kojima se robne zalihe nalaze naravno da trebaju biti tajne, međutim sadržaj ne bi trebao biti pogotovo ne sada i pogotovo kada u malim dijelovima koje smo vidjeli da su se nabavljali i kako su se nabavljali postoji čitav niz nepravilnosti. Na žalost sustav je zakazao. I ja zaista ne mogu vjerovati, nisam se mogao načudit raspravama sa one strane sabornice koji su govorili da smo spremno zahvaljujući robnim zalihama zamislite odgovorili na covid krizu. Pa ako me sjećanje dobro služi, a još uvijek služi sjetite se nedostatka maski, nedostatka medicinskog zaštitnog pribora koji se interventno uvozio ili dobivao na poklon iz Kine. Evo toliko su naše robne zalihe skočile u toj krizi. Pa kolegice i kolege kontejneri su prije stigli iz Turske nego iz naših robnih zaliha. Ako je to trijumf naše politike, Državnih robnih zaliha onda „ala nam vera“, onda smo zaista pogodili u sridu.

I sada su naši svi kontejneri angažirani i dalje na Banovini. Da se ne daj bože nešto desi ponovo, sa kojim kontejnerima ćemo odgovoriti, sa kojim robnim zalihama ćemo odgovoriti. Tek nakon početka rata u Ukrajini Vlada je odobrila nešto više od pola milijarde kuna za obnovu državnih rezervi a vidimo kako su se trošila. I zbog toga moramo razmisliti o ozbiljnoj reformi sustava i učinjenju sustava transparentnim. Kolega Tušek, izvolite.

Ali prvo da se osvrnem kratko na ovaj zaključak koji predlaže nekoliko klubova da se danas usvoji uz ovo izvješće.

Ako vi želite da se skine klasifikacija sa izvještaja Državnog ureda za reviziju o upravljanju strateškim robnim zalihama, onda trebate počekati da to izvješće uopće dođe u parlamentarnu proceduru. Ali vas samo želim upozoriti na to da je to izvješće Državnog ureda za reviziju temeljeno na Zakonu o upravljanju strateškim robnim zalihama koje su donešene … [[Govornik se ne razumije.]] i koji je upravo u drugom čitanju u Hrvatskom saboru idu njegove izmjene koje će kompletno deklasificirati ove teme o kojima se danas razgovara i koje će zapravo oznaku tajnosti očuvati samo na onim momentima kao što ste već sami rekli, a to su lokacije na kojima se čuvaju državne robne zalihe. O upravljanju robnim zalihama puno je danas ovdje rečeno. Ja samo želim reći da su Državne robne zalihe i u kontekstu covid krize i u kontekstu sveta što se događalo uz potres sa vrlo ograničenim i malim brojem ljudi učinile apsolutno sve da bi sustav bio održiv, da bi se ljudima osigurala dovoljna količina medicinske i zdravstvene opreme, hrane, kontejnera i svega ostalog što je bilo potrebno. Teško je planirati takve krize koje su se dogodile, nemoguće ih je planirati i siguran sam da je i kroz te krize sustav prepoznao eventualno neke probleme, da će ti problemi biti u budućnosti na neki način rješavani. Ali da li je netko znao da ćemo mi trebati 2019. godine 3000 kontejnera na zalihama mislim da to nitko nije znao, da to nitko nije mogao predvidjeti. Hvala vam lijepa. Prvi je kolega Bulj ponovo, izvolite. Gledajte, ja bi jednostavno rekao da su pometeni silosi žita bili, koji su bili robne rezerve 2010. godine. Bilo kakva rasprava, a da se ne podrže zaključci ovakvi, da to bude javno. Mi ne znamo uopće disperzija, kakva je disperzija skladišta. Kakve su mogućnosti popunjenosti? Tko kome viruje više? Ovo je bila isto tako replika. Kolega Hajduković, izvolite. Hvala lijepo. Članak 238. prema kolegi Tušeku u ovoj državi je očito sve nepotrebno, pa je nepotrebno razgovarati o ovom izvješću koje da smo čekali vladajuće vjerojatno još uvijek ne bi bilo na dnevnom redu i pitanje kad bi došlo.

Tražimo stanku u ime zeleno-lijevog bloka u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom upozorili da je iz izvješća koje ste nam dostavili jasno da smo u 8 godina iskoristili svega 47% sredstava te da bi u naredne 2 trebali iskoristiti još 53% A osim što smo povukli manje od 50% sredstava upozoravamo i na činjenicu da se natječaji za bespovratna sredstva kreiraju na način da se ne vrednuje niti kvaliteta projekta, niti cilj projekta, nego isključivo najbrži prst. Uz to sa terena dolaze informacije da oni koji su u tzv. HDZ-ovoj vertikali, dakle bliski HDZ-u bilo jedinice lokalne samouprave, bilo privatnici dobivaju informacije o natječajima daleko ranije kao i da se korekcije koje dodjeljuje SAFU dodjeljuju neravnomjerno i nepravedno. Odličan je primjer kojeg ću još jednom ponoviti kada je jedinica lokalne samouprave dobila korekciju u iznosu od 25% što je više od 300.000 kuna radi nađenih nepravilnosti koje su se sastojale u tome da je naslonjač kojeg su naručili bio 5 centimetara veći od onog koji je bio naveden u ugovoru. Osim toga, htjela bi istaknuti da je ispred nas period u kojem bismo trebali koristiti sredstva iz NPO-a, a da operativni programi za financijsku perspektivu koje je krenula prošle godine još nisu niti napisani, pa se stječe dojam da je još jednom bitna samo HDZ-ova vertikala koja bi trebala odlučivati o tome kako ćemo potrošiti desetke milijardi kuna koji bi trebali ovu zemlju konačno odvesti prema naprijed. Što nažalost ukoliko će ponovo biti u pitanju sprega sa HDZ-om neće biti moguće. Dobro, odobravam stranku, ali da čujemo što kaže HDZ-ova vertikala, poštovani zastupnik Pavić traži povredu Poslovnika. Hvala lijepa. Povrijeđen je Članak 238., pa drago mi je da naša stručnjakinja kolegica Kekin za EU fondove gdje tako dobro vodite Srebrnjak da vam je jedan od ključnih projekata pred propašću, govorite krive brojke, ministrica je jasno rekla 125% isplaćeno, ugovoreno, 71% isplaćeno, 55 milijardi kuna smo u plusu, dobit ćemo još 5 milijardi kuna slijedeći tjedan, 60 milijardi kuna po Nacionalnom programu oporavka, 5 smo u EU.

Mi imamo puno toga. Kolegice Orešković, izvolite. Poštovani predsjedavatelju povrijeđen je Članak 238., kolega Pavić je ovdje išao na uvredu zastupnika i obmanjivanje javnosti. Naime, kad ste spomenuli Srebrnjak zar ste zaboravili da je i vlada putem resornih ministarstava supotpisnik tog ugovora. Ovdje je vaša resorna ministrica kad sam joj izravno postavila pitanje iznosila manipulativne podatke o tome da projekt nije samoodrživ. Provjerite što je tada govorila. Kolegice Orešković, dobivate opomenu, ovo je bila isto tako replika, a ne povreda Poslovnika. Kolegice Benčić, izvolite.

Hoćete da malo razgovaramo o Srebrnjaku, hoćete da kažemo kako se vlada odnosi prema tom projektu od početka, hoćete da vam citiramo šta ste govorili o njegovoj održivosti, hoćete da pokažemo kako ste blokirali projekt, kako vaša vertikala sa privatnicima funkcionira ili hoćete da pričamo [[Upadica: Hvala lijepa.]] o tome tko su ti koji u prvim tisućinkama milisekunde dobivaju projekte? Kolegice Benčić dobivate opomenu, isto ste povrijedili Poslovnik, ovo je bila replika, ali evo ponovo sad kolega Škoro. Kako bi to bilo da se vratim kući bez opomene. Članka 238., dakle da žalosno je da je iskorišteno tako malo europskih fondova, međutim ovdje su stručnjaci iz zeleno-lijevog bloka koji su uspjeli povući prema mojim saznanjima svojim aktivnostima preko 500, 600 milijuna kuna. To je dobar model možda bi oni trebali voditi računa o tome, ali ne bi bilo dobro da se to troši na putne naloge i na putovanja kao što ste ih trošili vi, bilo bi dobro trošiti na dobrobit građana.